To je dramatický rozdíl.

U nás zatím jenom velmi okrajově.

Jenom chtít a mít trochu odvahu postavit se proti této někdy až lobbistické skupině.

Dobrá tedy.

Ale nebudu v těchto příkladech pokračovat.

Odpověď je velice jednoduchá.

Děkuji vám za vaši pozornost.